Myslím si, že je typické, že jsme kritizováni zleva, zprava. Někdo by chtěl tvrdší zákon, někdo by chtěl mírnější, někdo by nechtěl žádný, tak to už bývá. Já budu rád, když projde ta verze, která tady je dnes na stole, protože to zásadní řeší a zároveň ta její tvrdost není taková, aby zabránila tomu, že by měla v této Sněmovně šanci a nepřijali bychom nic, a to by bylo opravdu v tomto volebním období škoda.

Prosím, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, zákon o prokazování původu majetku je jedním z nejzákladnějších kamenů finanční správy ve všech západních demokraciích a měl by být i u nás. Nejde o bič na politiky, ale o standardní nástroj, jak potírat kriminalitu. Tento zákon by měl na maximum ztížit všem zločincům užívat legálně majetek, který byl dosažen v rozporu se zákony. To by měl být cíl. Ale bohužel stávající vládní návrh se tomuto cíli blíží jen velmi zdaleka. Troufám si říci, že se mu snaží na maximum vyhnout a cílem je zřejmě namluvit občanům, že rozkradené a rozkrádané miliardy vláda jakoby řeší, ale ve skutečnosti co kdo ukradl, si může ponechat, pokud využije mezer v zákoně nebo ukradený majetek zdaní. Je zcela zřejmé, že tato vláda už lepší zákon nestihne připravit, jelikož se blíží volby. To je sice špatná zpráva pro okradené občany, ale o trochu lepší zpráva pro nás v opozici, jelikož občané dostanou ve volbách na výběr, zdali volit znovu tyto vládní strany, které toho hory naslibovaly, ale nic zásadního nesplnily, nebo volit změnu, přičemž říkám na rovinu, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD má ohledně majetkových přiznání připraveno kompletní řešení. Zákon správně vychází z naší premisy, tedy že nelegální peníze lze postihovat i na základě současných zákonů, tj. současné povinnosti každého občana i firmy přiznat veškeré příjmy.

Co je v současném návrhu zákona principiálně špatné, je to, že pokud sebevětší gangster prokáže, že svůj majetek řádně zdanil, není z hlediska daňových zákonů už podstatné, zda původ takového majetku je legální, či nikoliv. Touto otázkou se sice mohou zabývat orgány činné v trestním řízení, ale jak víme z mnoha kauz v minulosti, pokud někdo najde pod postelí igelitku s penězi po babičce, pak se nic neděje. Ono se v naší republice kupodivu nic neděje, ani když je doloženo, že někdo nabyl majetek podvodem, a dokonce to přizná.

Naopak, a to je na delší debatu, bychom měli zlegalizovat drobné příjmy, které mají dnes chudí lidé. Zatěžuje to systém a nic nepřináší, protože lidé budou tzv. načerno pracovat vždy. Cílem je postihovat nadstandardní nedoložené příjmy zločinců, nikoli nádeníků. Jak na to jde vládní návrh? Dovolím si okomentovat některé detaily, které ovšem ukazují na díry v zákoně. Například v prohlášení o majetku není poplatník povinen uvést movitou věc, jejíž hodnota nepřesahuje 100 tisíc korun. V praxi to znamená, že stačí investovat černé peníze do zlatých úlomků, starožitností, obrazů atd., jejichž cena prostě nepřekročí danou hranici, a jsme mimo kontrolu zákona. Tady bychom měli doplnit, že se povinnost hlásit majetek vztahuje i na movité věci, jejichž souhrnná hodnota přesahuje nějaký limit, třeba v řádu jednotek milionů. Další sporné ustanovení zákona je institut stanovení daně pomocí pomůcek zvláštním způsobem. Ten obsahuje pravidlo, že nedoložený příjem se týká posledního zdaňovacího období. Znamená to, že ho nelze použít na celou minulost plátce, a tedy můžeme dodanit jen to, co plátce nepřiznal v minulém zdaňovacím období? Dále se zavedení institutu stanovení daně dle pomůcek zvláštním způsobem použije v případě, kdy nebude doložen nárůst majetku a odhadovaná daň stanovená pomocí těchto pomůcek přesáhne 2 miliony korun.

Správce daně tedy bude při doměření daně postupovat standardním způsobem, pomůcky dle daňového řádu plus penále dle daňového řádu 20 % doměřené daně. Pokud by nedoložený rozdíl činil třeba 20 milionů korun, daň doměřená podle zvláštních pomůcek by už přesáhla 2 miliony, to je konkrétně 3 miliony korun, a tento institut by se uplatnil; bylo by možné uložit zvláštní penále 50 % doměřené daně. Penále 100 % lze uplatnit, jen pokud by příslušná osoba se správcem nespolupracovala. Znamená to, že zákon ve své podstatě legalizuje černé příjmy, a to jen z posledních několika let. Na příjmy staršího data již nesahá. A je možné, že i tato mírná podoba zákona se dostane před Ústavní soud, jelikož strany otevřeně hájící korupčníky budou muset pod tlakem svých klientů možná podat žalobu na několik aspektů tohoto zákona. Tady je potřeba pouze zpřísnit sankce za existující povinnost danit jakýkoli příjem. To znamená postihovat 100 % toho, co nebylo zdaněno v rozporu s již existující legislativou, a v případě zatajení příjmů v minulosti je třeba využít nástroje platné v dané době, které ale umožňují už dnes finančním úřadům velmi tvrdé postihy. Penále, pokud víme, někdy překračují i mnohonásobně dlužné částky a stačí pouze uložit zákonem úřadům, aby toto penále v daných případech využily na maximum. Zákon, jak již tu bylo dříve řečeno, neřeší cenné papíry na majitele. Je to signál, aby si zloději ukládali majetek do cenných papírů? Navzdory názvu a terminologii, cílem návrhu zákona není odhalení a zabavení nelegálního majetku, ale v uvozovkách jenom jeho zdanění. Tato podoba zákona nepřinesla ve srovnatelných zemích ani haléř. To nedokazuje, že by neexistovaly černé peníze, ale fakt, že za peníze si koupíte i legalizaci černého příjmu. Je proto třeba v potřebném duchu zpřísnit zákon o praní špinavých peněz, který by měl postihovat černé peníze, a zvážit rakouský model, který bych však v našem případě nazval daní z nedoloženého bohatství. Znamená to, že v momentě, kdy majetek dosáhne určité výše, tak podléhá automaticky, nikoli selektivně nebo na udání, speciální dani. U osob, které dosahují nějaké výše nedoloženého majetku, bych navrhl zdanění například 75 až 100 % s tím, že základ pro výši daně by se mohl snížit o konkrétní položky. Což jsou doložitelné příjmy.

Abychom si rozuměli, nepůjde o retroaktivitu.

Zákon mu nijak nebude ukládat, aby něco povinně dokládal. Závěrem mi dovolte říct, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD tento vládní návrh zákona podpoří, protože alespoň něco je lepší než nic. Ale otevřeně sdílím názor, že stávající návrh zákona fakticky nakradené majetky nijak neřeší, ale pouze udělá tlustou čáru za minulostí a nakradené majetky definitivně zlegalizuje.